Děkuji a prosím pana poslance Benešíka s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo. Ale způsob, jakým jsou zpoplatněna jejich duševní díla, se mi zdá poněkud podivný. Mně to přišlo, že to je vybírání výpalného, nikoliv že bychom platili nějaký poplatek.

Nevím, proč mám za to takto platit. Čili osobně si myslím, že senátní verze je lepší a že bychom se spíš měli zamyslet nad tím, jak skutečně chránit ty opravdové autory těchto děl, nikoliv jak strkat více peněz těm, kteří zpoplatňují takovým způsobem, že každému normálnímu člověku to musí připadat naprosto nelogické, někdy až nemravné. Děkuji.

Děkuji konečně za slovo. Vážený pane předsedající, ctěná Poslanecká sněmovno, paní ministryně, pane senátore, byla jsem přihlášena do rozpravy a čekám už více než půl hodiny, takže v téhle chvíli možná dobře, protože mohu i replikovat na některé věci, které tady zazněly. Takže za prvé, pan ministr Staněk zde seděl celý den, a protože pokud vím, tak má vážnou povinnost, zastupuje ho paní ministryně A já bych se chtěla přimluvit za to stanovisko Ministerstva kultury. Když to mám shrnout, tak zní takto: Schvalme implementační novelu, která je předložena, byla předložena jako vládní novela autorského zákona a řeší věci, které řešit má. To, o čem se zde dneska bavíme a co do této novely vnesl Senát, je na dlouhou jinou debatu. A já se za tu debatu docela přimlouvám.

Na druhou stranu tady zaznělo, že autoři nejsou kráceni na svých právech. Ale autoři si to myslí jinak.